Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Zatím přečtu několik omluv.

Už vás všechny poprosím, abyste se usadili na svých místech, nacházíme se ve třetím čtení těsně před hlasováním. Děkuji za slovo. Seznámil bych vás s touto procedurou. Pak by přišlo hlasování o pozměňovacím návrhu A, to je usnesení rozpočtového výboru. Pak je onen inkriminovaný pozměňovací návrh B, který se týká onoho vzdělávání a který byl rozporován z toho pohledu, že je nadbytečný, popřípadě že je to onen legislativní přílepek. No a po absolvování všech těchto hlasovacích kroků bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Ano, čili první krok jsou legislativně technické.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Legislativně technické byly přijaty. Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Teď je pozměňovací návrh B. Je tady žádost o odhlášení. Prosím vás o opětovné přihlášení.

Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ano.